Je evidentní, že pokud by se Parlament neodhodlal k oněm revizím, které nejsou v zákoně automaticky nastaveny, tak to bude znamenat, a to byla hlavně výhrada pana ministra financí, podle aktuálních projekcí vývoje ukazatele představujícího tzv. potřebný rozsah fiskální konsolidace dopad asi 67 miliard korun.

To již také zde zaznělo. Je evidentní, že jsou kategorie fyzické práce, kde není možné nějak extrémně prodlužovat věk odchodu do důchodu. A nejsou to podle mého soudu jen hornická povolání.

Každá změna totiž bude nést opětovně vysoké politické náklady, které si můžeme všichni ušetřit.

Nyní tedy paní poslankyně Chalánková.